A jistě tady nemusím zdůrazňovat, že tato takzvaná transparenční novela se tady rodila v poměrně velkých bolestech pod poměrně velkými politickými tlaky a nakonec byla napříč Sněmovnou přijata a v tuto chvíli je naplňována. Podle transparenční novely jsou zdravotní pojišťovny povinny zveřejňovat veškeré úhradové smlouvy včetně jejich změn a dodatků způsobem umožňujícím dálkový přístup do 60 dnů od jejich uzavření pod hrozbou sankce až deset milionů korun. Je třeba také říci, že většina zdravotních pojišťoven začala uveřejňovat úhradové smlouvy již dávno před termínem účinnosti transparenční novely. Dokonce VZP, a to ji tady nechci nijak glorifikovat, šla v tomto ohledu jako první i nad rámec následně přijaté a účinné transparenční novely a zveřejňuje i žádosti o uzavření nových smluv, což dle mého názoru výrazně rozšiřuje možnost veřejné kontroly nakládání s prostředky z veřejného zdravotního pojištění. Tento krok také dle mého názoru výrazně snižuje korupční potenciál při uzavírání nových smluv mezi zdravotními pojišťovnami a poskytovateli zdravotních služeb. Transparenční novela je ve své dikci přísnější než zákon o registru smluv, neboť výslovně stanoví povinnost zveřejnit i smlouvy a úhradové dodatky od roku 2014 zpětně, tedy po celé období našeho volebního období v této Poslanecké sněmovně. Zdravotní pojišťovny již mají nastaveny své informační systémy na zveřejňování smluv podle již účinné transparenční novely, a jak jsem již zmínil, už je v tuto chvíli zveřejňují. Důsledkem nepřijetí tohoto pozměňovacího návrhu by vznikla bez dalšího legislativního opatření dvoukolejnost právní úpravy a zmařené investice zdravotních pojišťoven ve výši několika desítek milionů korun. Zase říkám, není to o nějakém zastávání se zdravotních pojišťoven, je to z veřejného zdravotního pojištění, tedy z veřejných financí nás všech. A nelze nevidět i personální nároky zdravotních pojišťoven na duplicitní zveřejňování úhradových smluv, které v případě skoro sto tisíc úhradových dodatků ročně tyto náklady nebudou nulové, a to i přes maximální automatizaci těchto procesů.

Není například jasné, kdy by smlouva nabyla účinnosti, zda v dikci zákona o registru smluv, nebo v dikci transparenční novely zákona o veřejném zdravotním pojištění.

Tím je možné zjistit případné nestandardně uzavřené smlouvy. Tuto úpravu obsahuje právě transparenční novela zákona o zdravotním pojištění. Obě právní úpravy vedou ke stejnému důsledku, kterým je zveřejnění veškerých úhradových smluv, jejich změn a dodatků, a tím i k posílení veřejné kontroly. Drobné odchylky například ve formátu zveřejňovaných smluv nemohou odůvodnit dvoukolejnost právní úpravy, navyšování nákladů zdravotních pojišťoven a v zásadě i důvěru adresátů právní normy v neměnnost zákonného stavu. Vážené kolegyně, vážení kolegové, závěrem chci říci, že všichni vnímáme, že naše veřejnost oprávněně volá po co největší kontrole veřejných finančních prostředků. Zároveň ale naši občané také bedlivě sledují, zda námi přijímané zákonné normy ve svém důsledku neznamenají skryté plýtvání veřejnými financemi v jiném ohledu. Stejně tak jsou naši občané, a dlužno říci, že mnohdy právem, pobouřeni, pokud přijme tento zákonodárný sbor zákonný předpis, u kterého už v době jeho přijetí přiznáváme, že bude v krátké době novelizován, či vyvolá okamžitou změnu jiného zákona. Ano, v tomto složení Poslanecké sněmovny jsme bohužel už takovéto normy přijali. A přiznám se, že i mým přičiněním. Mámeli legitimní možnost takto nejednat, pak si vás dovoluji zdvořile požádat: Nečiňme to! V tomto konkrétním případě nechme určitý čas na to, aby se prokázalo, jak bude v praxi fungovat zveřejňování smluv podle transparenční novely. A pokud se prokáže, že tento systém není dostatečně funkční, nepřináší dostatečnou transparentnost, pak tyto smlouvy zahrňme do registru smluv. A věřte mi, že za dobu svého působení ve funkci ředitele nemocnice jsem absolvoval neskutečné množství dohadů se zdravotními pojišťovnami, tudíž nemám v jakémkoli ohledu důvod se jich bezdůvodně zastávat. Vážené kolegyně, vážení kolegové, děkuji vám za pozornost a dovoluji si vás požádat o podporu mého pozměňovacího návrhu pod písmenem F. Děkuji. Dvě faktické poznámky pan poslanec Svoboda a potom pan poslanec Kalousek.

Hezké dobré dopoledne, dámy a pánové. Návrh, který zde přednesl nyní pan poslanec Kaňkovský, je naprosto zásadní návrh. Transparenční novela celou problematiku korupce okolo smluv pojišťoven a poskytovatelů řeší, řeší daleko lépe než návrh zákona o registru smluv. A všechny věci, které zde kolega Kaňkovský říkal, mohu v plném rozsahu podepsat. Co je ale další závažná věc?

Je to velmi vážná věc, velmi zásadní ohrožení jak nemocnic, tak privátních zařízení. Bylo by nesmyslné vztahovat připravovaný zákon o registru smluv do oblasti smluv zdravotních pojišťoven.

Prosím pana poslance Kalouska.

Pane předsedo, já samozřejmě budu respektovat. Vím o dohodě předsedů poslaneckých klubů, že bude přestávka před finálním hlasováním. Rozumím tomu.

Děkuji za slovo, pane předsedo. Vážený pane premiére, členové vlády, dámy a pánové, rovněž bych rád podpořil pozměňovací návrh pana poslance Kaňkovského a spolupracovníků. On tady pozměňovací návrh představil a zdůvodnil velmi obšírně a nemělo by smysl, abych ty argumenty opakoval. Se všemi souhlasím včetně toho, který zde přednesl předřečník pan kolega Svoboda. Snad jediné, co bych připomněl, je, že smlouvy mezi zdravotními pojišťovnami a poskytovateli zdravotní péče jsou specifickým typem smluv. Jsou regulovány zcela jiným zákonem než zákonem o veřejných zakázkách. To řešení na jejich zveřejňování, které bylo přijato transparenční novelou, je velmi rozumné, aby bylo potvrzeno. Podporuji tedy pozměňovací návrh, který předložil doktor Kaňkovský. Ještě jednou to opakuji.